To se ale bohužel nestalo. Těch 39 mld. není schováno na horší časy nebo na vyšší navýšení důchodů, než bylo zatím schváleno.

A velmi často slyším z úst členů vlády o těch investičních úspěších, jak investujeme kapitálové výdaje.

To není těžká úloha. Ale není to nic mimořádného.

I vaši voliči jsou daňoví poplatníci. Kdy se to zastaví?